Takže já bych skutečně poprosil, poprosil i ty koaliční poslance, zda by tedy pro naše pozměňovací návrhy nehlasovali. A když pan ministr říká, že chce to zpřísnění, tak já ho samozřejmě beru za slovo a doufám tedy, že se najde zdravý rozum, přestane podpora převaděčů a začneme je konečně adekvátně trestat.

Je to téma, které je potřeba řešit, je důležité.

Jednak je to nad rámec transpozice, která je tím hlavním důvodem, proč tady řešíme novelizaci tohoto zákona, a vedle toho ale je to i v přímé kolizi s jiným tiskem, který je u všeho projednáván.

Ta debata byla opravdu velmi živá. Jak jsme se neshodli na tom, jakým způsobem to řešit, tak rozhodně jsme se shodli na tom, že je potřeba to řešit a je potřeba to řešit zvlášť.

Každopádně toto téma je důležité, ale jedná se o přímý zásah do veřejného zdravotního pojištění.

V systému je tento návrh načten jako sněmovní dokument 2481.

Tak moc děkuji za podporu.

Vážený pane předsedající, děkuji vám za slovo.

V rámci odůvodnění, v návaznosti na začlenění nezletilých dětí s dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění je nezbytné, aby se tomuto kroku přizpůsobily rovněž informační systémy zdravotních pojišťoven. S ohledem na průběh legislativního procesu u tisku 387 se přitom výrazně zkracuje časové období, v němž budou schopny tyto změny realizovat. Zejména u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, která spravuje Centrální registr pojištěnců, je tak prakticky nemožné, aby byly všechny funkcionality připraveny v období do 1. července tohoto roku.

Tento návrh se uplatní pouze v případě nepříjetí pozměňovacího návrhu paní kolegyně Štefanové, která ve svém pozměňovacím návrhu pod písmenem C navrhuje vypuštění částí čtvrté a páté.

Zároveň musí tato změna reflektovat zásadně vyšší počet osob žádajících o strpění na území České republiky od začátku konfliktu na Ukrajině, než tomu bylo v minulosti.

Děkuji za pozornost. Děkuji, takže mám poznamenány dva návrhy legislativně technické úpravy, jedná se o dělenou účinnost.

Mám k tomu jednu drobnou poznámku. Pouze působí jakýmsi způsobem další a další případné trestné činy, protože ti pachatelé samozřejmě se bojí vysokého trestu, takže pouze sofistikovaně jakýmsi způsobem vymýšlejí věc. Ale co je pravda a vůbec neříkám, že ty návrhy nejsou důvodné a že nemají jakousi logiku, je prostě aplikační praxe soudů.

Ale zvýšením trestních sazeb takhle jednostranně ten problém nevyřešíme. Zavíráni třeba na nějaké nižší tresty, ale měli by dostávat ty tresty nepodmíněné. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Jsme v Evropské unii, Česká republika?